To je hlasovatelný protinávrh. Kolegyně, kolegové, prosím, usaďte se! Ten navrhuje, aby za základ byl brán původní vládní návrh. Já jsem už několikrát oznamoval... Takže hlasování prohlašuji za zmatečné, končím ho a upozorňuji, že jsem včas avizoval v předsálí, že se bude hlasovat. Takže ještě jednou.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 151. Návrh nebyl přijat. Prosím o novou registraci. A budeme hlasovat o původní...

Já jenom propříště. Takže nevadí, ale prostě není možné o tomhle hlasovat. Takové hlasování nemělo být vůbec spuštěno. O tom návrhu pana poslance Brázdila. Přišlo mi jednodušší nechat to odhlasovat. Je to námitka proti postupu předsedajícího, nebo...

My můžeme hlasovat o tom, že vezmeme něco jiného jako podklad pro druhé čtení. Ale nemůžeme hlasovat o tom, že dodržíme zákon a vezmeme původní podklad. Představme si situaci, kdy by neprošel návrh pana poslance Brázdila a neprošel by ani návrh pana poslance Kasala.

Omlouvám se. Možná jsem byl příliš benevolentní k návrhu pana poslance Brázdila, ale rozumím té vaší argumentaci, která mě přesvědčila. Příště se to nebude opakovat. To znamená, ještě jednou. Ještě zazvoním.

Kdo je proti? Je to hlasování 152. Tento návrh byl přijat. Zda je zájem? Není tomu tak. Nemám tady poznámku od kolegy místopředsedy, že by padl návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru, takže v této fázi o ničem dalším hlasovat nemůžeme. V tom případě otevírám podrobnou rozpravu a máme tady devět přihlášek. Prosím pana poslance Hegera a připraví se pan poslanec Kasal. Děkuji pane předsedo. Musím konstatovat, že po této rozpravě to vyžaduje jistou politickou odvahu tady přednášet pozměňovací návrhy.

Prosím pana poslance Kasala. Souhlasím s kolegou Hegerem o té odvaze.

Děkuji. Pan poslanec Brázdil. Také děkuji za slovo. Chtěl bych stáhnout jeden svůj pozměňovák.

Prosím paní poslankyni Pastuchovou. Připraví se pan poslanec Svoboda.

Děkuji. Pan poslanec Svoboda. Připraví se pan poslanec Hovorka.

Děkuji. Pan poslanec Hovorka. Po něm pan poslanec Benda.

Institut povolení k výkonu zdravotnického povolání, zejména k provedení jednorázových výkonů, je běžně používán. Nepožaduje se po nich naplnění požadavků tohoto zákona.

Je otázkou, co bylo skutečným důvodem pro takové zařazení.

Ale administrativní činnosti, tedy zejména zařazování do oborů a organizaci atestačních zkoušek, ponechává u právnické osoby zřízené Ministerstvem zdravotnictví.